Je to můj osobní názor, není to názor poslaneckého klubu sociální demokracie, ale hlasovat prostě pro tu novelu ani v jedné verzi nebudu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Také děkuji. Nyní pan poslanec Svoboda.

Děkuji za slovo.

Zelenou pro ně. Ale to, co předvádí naše země jako občanská práva, jsou zájmy jednotlivců nebo malých úzkých skupin, které stojí proti všem.

Děkuji. Nyní budeme pokračovat v řádných přihláškách do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Musím říci kolegům ze sociální demokracie dobře, jděte po modré, protože ty rozpory, které tady teď prezentujete, jsme mohli vyřešit a řešili jsme. My jako opozice jsme přistupovali k materii jménem stavební zákon velmi konstruktivně, snažili jsme se být nápomocni a snažili se podpořit všechno, o čem si myslíme, že má šanci do budoucna uvidíme, jak to bude fungovat, až ten zákon bude platit, pokud tedy vůbec platit bude , co má šanci urychlit výstavbu v České republice, a to nejen v oblasti... Děkuji, že mě necháte hovořit, velmi si toho vážím. Když se projednával zákon o vlivu stavby na životní prostředí, který významně zkomplikoval výstavbu v České republice a velmi otevřel práva těch, kterých se přímo stavba netýká, nebydlí v tom místě, velmi otevřel právo vstupovat do toho procesu, nepodařilo se České republice vyjednat výjimky pro významnou část staveb a v České republice se v podstatě nestaví.

Dejme si ruku na srdce, víme, že se to týká zejména liniových staveb. Česká republika nestaví dálnice, nejsou žádné významné stavby tohoto typu v České republice v podstatě spuštěny. Podívejte se na čerpání evropských peněz. Nemáme pružnou legislativu, která by to umožnila, aby v situaci, kdy jste tedy už pro ten zákon hlasovali jako vládní poslanci, tak teď říkají někteří z vás, že pro to hlasovat nebudou, protože se jim to nelíbí. Já jsem tady několikrát říkal, že když už jste odsouhlasili zákon o vlivu staveb na životní prostředí, že musí být nový stavební zákon, že to je velmi, řeknu, vaše odpovědnost.

Ten bude mnohem dříve, ať už se to objeví při projednávání jiného zákona, nebo se objeví nějaký přílepek.

My stavební zákon, troufnu si říci, potřebujeme, abychom alespoň dílem kompenzovali to, co způsobí EIA při procesu výstavby. A my stavět chceme. Česká republika to nutně potřebuje a vy to dobře víte.

Co je větší veřejný zájem? Řeknu konkrétní příklad. Zastupitelstvo komplet napříč politickým spektrem, včetně starosty, chtělo obchvat. Je to veřejný zájem, když zastupitelstvo a 90 % lidí tam bydlících říká, že je to veřejný zájem?

A já všem těm, kteří se chovají seriózně a opravdu hájí zájmy ne někoho třetího v pozadí protože problém, když se budete bavit s investory, je, že opravdu se stává, že je tam někdo nastrčen, že úmyslně tak zdražují stavbu a v podstatě vydírají, a že je třeba najít nějaký kompromis, a proto se také dělaly semináře, proto se to projednávalo dlouze tak, abychom nějaké řešení našli.

Ale udělejte to tak, aby Česká republika měla zákon, podle kterého se dá stavět. Se skřípěním zubů, protože mě také mrzí, že tam nejsou liniové stavby, a tak jak to tady prezentoval pan kolega Adamec, myslím, že to bylo správně, že to tak vnímá celý poslanecký klub, o té předběžné držbě jsme připraveni se bavit, ale pouze u vyjmenovaných staveb, protože se bojíme plošného zneužití, ale pokud tady bude napříč Poslaneckou sněmovnou do budoucna vůle pojmenovat, co jsou klíčové dopravní stavby, které Česká republika potřebuje, nebo jiné liniové stavby, energetické a podobně, pak si myslím, že je to cesta. Je to priorita? Je priorita R35? Je to priorita? Shodneme se na tom? Pak si myslím, že můžeme nějaký takový kompromis najít.

Já vám také děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek. První vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, po něm Václav Zemek a další.